A pan ministr se na mě dneska zlobí, že mu zastavuji soudní znalce a tlumočníky, protože říkám, to není věc, kterou bychom byli schopni za dva měsíce v ústavněprávním výboru přepsat. Já se trochu bojím, že nejsme schopni přepsat pořádně ani insolvenci.

Vrátím se zpět k té částce. Tisícinásobek životního minima.

To opravdu pokládáme za mravný dluh, který si někdo nabral a nemá z něj splatit ani korunu? To já tedy, fakt dva miliony, a to si nemyslím, že jsem jako celoživotní, téměř celoživotní poslanec špatně placen. Ale dva miliony fakt nejsou malá částka pro většinu populace.

A já celou dobu říkám, v žádném případě si nemyslím, že by mělo být opravdu nula. To pokládáme za normální dluh, který se normálně nabere? Zejména v situaci, kdy dobře víme, že už dnes při těch návrzích na oddlužení, resp. osobní bankrot, dochází mnohdy k tomu, že se právě ty dluhy navýší těsně předtím, než k bankrotu má dojít.

Ale víme opravdu, jak fungují, že to zdaleka není tak jednoduché. Že ten soud to samozřejmě mnohdy neví. Částka se mi zdá úplně absurdní. Oddlužení na nulu se mi zdá úplně absurdní a opravdu vyvolávající i do budoucna riziko mimořádného morálního hazardu.